Můžete se přihlásit, ale mám tady faktické poznámky, takže až potom.

Prosím.

Tak, děkuji.

Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím předsedajícího, tak prosím, jestli bychom mohli slyšet, kterými dalšími úkoly v jakých veřejných zakázkách a dalších kauzách jste se pověřil. Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Milan Feranec s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Ten materiál se projednával dvakrát.

Proč to děláte? Já jsem použil tedy expresivnější výraz. Proč to děláte? Takže projednával se.

Takže teď se tady bavit o těchto věcech...

Takže nemyslím si, že je to úplně zbytečné. Děkuji za dodržení času. Děkuji. Samozřejmě když se kauzy zametají, tak je logické, že ministr není přítomen na plénu, nebo že se nedostaví, protože bychom se mohli ptát a možná bychom se mohli i něco dozvědět. A my jsme se bohužel zatím nedozvěděli, jaké schůzky proběhly.